Když se podíváme na to, jakým způsobem se evropská ekonomika, Evropská unie podílí na světovém hrubém domácím produktu, zjistíme, že to není úplně radostný vývoj.

Prosím. Děkuji, paní místopředsedkyně, za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, v tuto chvíli bych chtěla zareagovat na vystoupení pana ministra průmyslu a obchodu.

Je tomu tak?

A vy přicházíte s novelou zákona, kde chcete tuto výhodu pro ty tři strukturálně postižené kraje zrušit, a to jste tady nikomu neřekl. To znamená, že budete podporovat pouze pobídky s propracovanější výrobou.

Půjde tam, kde je kvalifikovaná pracovní síla, a to je v těch vyspělejších regionech. A to je to, co já vám říkám a co se mně nelíbí, co je v tom návrhu zákona. Mně se nelíbí, že vaše vláda říká, že strukturálně postižené kraje potřebují pomoci, a tímto návrhem zákona jdete úplně opačnou cestou.

Právě v těchto regionech je ještě nějaká dostupná pracovní síla, akorát třeba není z pohledu vzdělání ta kvalitní. Takže vy předložíte návrh zákona, kde stavíte všechny ty regiony na stejnou úroveň. A moje otázka byla taková: ano, vy říkáte, že je zákon a pak je nařízení, ale v tom nařízení je pouze napsáno, kolik procent dostanou v rámci té investiční pobídky, to znamená, že investiční pobídka má i nějakou hodnotu, velikost a tak dále, a ta procenta, jestli je to tam od 20 do 40 %, pro ty tři kraje je především důležité, aby tam ti investoři přišli, aby se konečně především Ústecko a Karlovarsko začalo zvedat.

Musím říct, že vaše vystoupení na mě opravdu působilo: všechno je ve skvělém pořádku a prakticky jste si ani neodpustil opět tady nějakým způsobem použít Andreje Babiše. Já si myslím, že jsme tady od toho, abychom tady projednávali zákony, abychom našli řešení, aby opravdu se těm regionům lépe dařilo, a myslím si, že návrhem tohoto zákona to určitě není.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.